Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, ta zpráva, jak bylo již řečeno, je zpráva, která byla publikována v létě loňského roku.

Teď v posledních dnech dokonce ten vývoj je velmi překotný, tak je zjevné, že to nebude úplně aktuální. Ale já se pokusím aspoň částečně nějakým způsobem reagovat na tu aktuální situaci, nebo mezidobí, které nastalo. Růst české ekonomiky v loňském roce zvolnil na 2,4 %, a pokud by nedošlo k naplnění nějakých krizových scénářů s tím současným šířením epidemie koronaviru, tak existovala donedávna velmi slušná pravděpodobnost, že zejména ve druhé polovině letošního roku se postupně oživí pro nás klíčová část zahraniční poptávky, to je zejména eurozóna, a posléze tedy, nebo v návaznosti na to by měla začít mírně zrychlovat i česká ekonomika.